Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tedy zase vrátím k rozpočtu. Tady bych se rád připojil ke kritice, kterou vyslovil na tvar zpracování rozpočtu pan kolega poslanec Bendl.

A musím říci, že jako dlouholetý zastupitel městský i krajský a vlastně i také osm let hejtman Jihočeského kraje si neumím představit, že by takovýto rozpočet vedoucí ekonomického odboru předložil k projednání zastupitelstvu. S takovým rozpočtem bych jej vyhodil, ale on by si po pravdě nedovolil takový rozpočet přinést.

Zlepšování stavu přírody a krajiny miliarda 500 milionů.

A ta zatíží naši zemi obrovským nákladem.

Čili to k tomu, abych podpořil kritiku svého kolegy poslance Bendla.

Prostě vláda na stejné činnosti potřebuje stále více pracovníků, stále více lidí za stále více peněz.

Naproti tomu je zde veliké navýšení závazků z mezinárodních smluv. Přitom vyhodnocení efektivnosti těchto smluv, co nám z nich plyne pro Českou republiku, neproběhlo.

Tehdy se podařilo nějakým společným opatřením vrátit tu částku na oněch 20 milionů korun.